Toto je kompromis.

Mluvil jste klidně, mluvil jste dobře, já se snažím... Děkuji.

Správně jste to řekl. A já jsem rád, že jste mi to připomněl, protože i oni po nás chtěli, abychom zvyšovali daně. A vy se na to musíte dobře pamatovat. Jenomže my jsme měli tu sílu se proti nim postavit a nikdy jsme nenechali, aby se daně zvýšily. Vy jste jakožto možná nejsilnější strana pětikoalice, alespoň přes mandáty tu sílu neměli.

Máte dvě možnosti buď mlčet, ale chápu, že něco říct musíte, tak alespoň říct, já se za to stydím, že zvyšujeme daně, ale pro pětikoalici je důležitější to, že ji udržíme, než naše přesvědčení, že zvyšováním daní neprospěje hospodářskému růstu. Ale vy jste to obětovali a obhajujete, znovu říkám, obhajujete zvyšování daní. To, co mě trápí více, než je váš schodek v letošním roce, ať už bude jakýkoliv, je to, jak se vyvíjí struktura hrubého domácího produktu.

Zaplaťpánbůh, kdyby to tak dopadlo.

ale mě to trápí tedy docela.

Ale je to diskuse bez vítěze, pane ministře. Vy se prostě domníváte, že cesta je zvyšování daní, a já jsem názoru opačného. Pro mě je to principiální záležitost, je to zásadní, proto já osobně se nikdy nepodepíšu pod váš balíček, protože žádný restart neuděláte zvyšováním daní.

Katastrofa. Hůře na tom už být nemůžeme v cenách. Ruský plyn.

Takže částečně ano, částečně ne. To, jak věřím, že už jste si dostudoval, pane ministře, ta na to vliv nemá. A pak jsem zde říkal ještě jednu věc a to nebylo strašení.

Že to zaplaťpánbůh nenastalo, je jedině dobře.

Já jsem toho názoru, že to bude opačně, ale abyste mně to vyvrátil k čemuž předpokládám, že je mimo jiné i tato diskuse tak prosím, abyste nám vysvětlil celou řadu položek.

Určitě to bude chtít ukázat ve větším detailu.

Já jsem se v tom musel chvíli zorientovávat, protože ta vaše nešťastná tisková konference, kde jste tam pustili ty studenty vysoké školy, kteří tam odvykládali závěry z bakalářské práce, jaksi zaniklo to nejpodstatnější a to je to, kolik vlastně budete spořit.

Ta čísla pochopitelně jsou dneska silně na vodě.

To znamená, jestliže zde dneska tvrdíte, že to bude 47, respektive 54 miliard korun a ukazujete jednotlivá ministerstva, tak musíme ukázat detail, na jakých programech a jakých konkrétních výdajů se to dotkne.

budete řešit později.

Jde o to, abyste vysvětlili, kde na jednotlivých resortech vezmete ty peníze. Říkáte nebude tam 20 miliard korun.